Za druhé. Implementace mimořádných opatření se týká celé řady různých institucí, orgánů, ať jsou to správní úřady, právnické osoby, fyzické osoby.

Jsou tam zástupci Hospodářské komory, věci, které jsou tam projednávány, se týkají vlastně celého života v daném kraji.

Takže tyto čtyři body předkládám za jakýsi souhrnný pozměňovací návrh, který bych rád, kdybychom tady odsouhlasili. Já jsem rád, že tady zaznělo to, že jsou opoziční strany připraveny to podpořit.

První, k čemu se vrátím, je názor těch nejlepších z nejlepších českých statistiků, kteří se vyjádřili opakovaně v mediálním prostoru, že tato vláda nejedná na základě skutečných informací a relevantních dat, ale jedná pouze na základě emocí, pocitů, dojmů a přání. A na základě emocí, dojmů, pocitů a přání vznikl i tento zákon, a to v tom lepším případě.

I tyto zákony byly schváleny tady v této Sněmovně. Ne touto Sněmovnou, ale tady v této Sněmovně.

Jak jsem tady k tomu názoru dospěl? Dneska jsem se dozvěděl, že ten zákon stoprocentně není plánován na žádnou jinou nemoc než na COVID19 a že stoprocentně není plánován tak, aby byl v budoucnosti novelizován a aby se tam přidávaly nějaké nové nemoci a podobné záležitosti.

Můžete si vybrat kterýkoliv tento měsíc a můžete platnost tohoto zákona do tohoto měsíce omezit. Mezitím ta epidemiologická situace nějakým způsobem bude pokračovat v České republice v rámci tohoto zákona, který vy schválíte, to už celá republika ví, že vy jste se dohodli a že ho prostě schválíte. Ale vyšlete také signál, že dojde k nějakému přehodnocení, že dojde k tomu, že si tady znovu sedneme a za dva, za tři, za čtyři, za pět měsíců nebo před volbami si řekneme, jestli ten zákon měl úspěch, nebo neměl.

Jeden z našich dalších pozměňovacích návrhů je ten, že tento zákon se bude týkat jen a pouze onemocnění COVID19.

Opět, pokud vám v tom nebude bránit osobní zášť anebo příkazy vašich globálních partnerů či nadřízených, nevidím sebemenší důvod v tom, abyste se nad tím minimálně nezamysleli, protože jste tady veřejně proklamovali, že to je opravdu zákon jenom kvůli COVID19. Podpořte prosím vás ty pozměňovací návrhy, které já později načtu v podrobné rozpravě, uklidněte veřejnost. Stanovme si takové optimální datum, já to chápu, že třeba březen, duben je pro vás brzo, ale v takovém květnu nebo v červnu už budeme vědět, jestli tento zákon funguje, nebo nefunguje.

Četl jsem ten zákon a už jsem nestačil vypracovat pozměňovací návrh, který by hovořil i o prevenci.

Kolikrát to zaznělo?